64.

Paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hlavním cílem tohoto návrhu zákona je to vládní návrh zákona je umožnit trestní postih osob, které se zúčastní činnosti nestátních ozbrojených skupin zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu způsobem, jenž představuje vážné riziko nejen pro stát, kde ten konflikt probíhá, ale i pro bezpečnost České republiky. Tyto osoby si během své účasti v dané skupině osvojí řadu vojenských praktik s rizikem jejich využití po svém následném návratu do České republiky. Bezpečnostním rizikem může být také tendence těchto osob k zakládání různých radikálních či extremistických skupin či k členství v nich nebo ke snaze získat své následovníky v boji. Návrh zákona zavádí novou skutkovou podstatu postihující určité formy jednání osob účastnících se na činnosti nestátních ozbrojených skupin zaměřených na působení v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu.

Ozbrojená skupina není organizační součástí vojska či ozbrojených sil cizího státu ani nepodléhá vedení takového státu, není proto možné toto jednání postihnout jako službu v cizích ozbrojených silách. Návrh zákona také zpřesňuje formulaci trestného činu podpory a propagace terorismu, aby bylo zřejmé, že poskytování nebo přijímání výcviku ke spáchání teroristického trestného činu se vztahuje i na výcvik týkající se výroby nebo používání materiálů, které jsou svou povahou obdobné výbušninám, zbraním nebo nebezpečným látkám. Návrh zákona byl vypracován na základě závěrů analýzy z 28. ledna loňského roku, která měla název Zhodnocení možnosti trestního postihu činnosti zahraničních teroristických bojovníků a byla vypracována na základu auditu národní bezpečnosti.